V současné době je asi 100 obcí, které mají takzvaně svého poslance a mohou využívat výhody transferu zkušeností z komunální či regionální sféry do činnosti zákonodárných výborů či vlády, nebo naopak, prostřednictvím osob působících v obou sférách, jak je řečeno v důvodové zprávě k tisku 273. Jenže obcí je 6 tisíc. Co tedy těch 5 900 dalších obcí, které svého poslance nemají? V našem návrhu se omezení odměn taktéž netýká neuvolněných členů zastupitelstev, a tím dává veškerou možnost odměňování těchto funkcionářů do rukou jednotlivých zastupitelstev a umožní i transfer zkušeností z komunální či regionální sféry do Poslanecké sněmovny.

V tomto zákonu v případě souběhu výkonu více funkcí náleží uvolněnému zastupiteli odměna jen na tu funkci, za kterou náleží nejvyšší odměna. Tento náš pozměňovací návrh reaguje na tuto úpravu a v podstatě vnáší soulad do odměňování na úrovni komunální politiky a odměňování poslanců, senátorů a členů vlády. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové.

Pak jsem tady zaslechl, že když schválíme tento návrh zákona, že ten konkrétní starosta, hejtman bude okamžitě vědět, do čeho jde, nebude muset žádat zastupitelstvo o to, aby mu schválili jeho odměnu.

A to si myslím, že všichni my, co děláme v komunální sféře, víme, že si to dovolit nemůžeme, nechceme, protože občané voliči by nám to okamžitě spočítali při příští příležitosti. Mně to připadá velmi, řekl bych, neetické v tuto chvíli.

Pokud bych chtěl peníze a víc peněz, tak bych šel do privátní sféry, protože tam ty peníze jsou.

Tento návrh považuji za nadbytečný. Nebudu říkat, že je pokrytecký, to si myslím, že je docela silné vyjádření, ale možná trochu alibistický bude, ať projde, nebo neprojde... Já chápu, že kolegy na mé levici to moc nezajímá, mě to zajímá. Já si myslím, že ta základní myšlenka, že za odvedenou práci se má platit, žijeme v kapitalismu a je úplně jedno, jestli v privátní, nebo veřejné sféře.

Tomu bych rozuměl, bylo by to bez problémů, bylo by to čisté, bylo by to poctivé a bylo by to správné. Znám své kolegy. Nikdo z nás to nedělá pro peníze prioritně. Děláme to proto, že chceme něco dokázat, něco prosadit a také občas něčemu zabránit. Takže na závěr svého relativně krátkého vystoupení dávám návrh, abychom tento návrh zákona zamítli ve třetím čtení, protože ten zákon je nadbytečný, alibistický. Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím, máte slovo.

Tak přirozeným výsledkem téhle úvahy má být, že zabráníme tomu, aby jakýkoli další zbytečný zákon vznikal. A tenhle zákon zbytečný je, protože už v současné době přece existuje v zavedené právní normě způsob, jak se vypořádat s tím, kdy se stane starosta zároveň poslancem. Stejně tak jako Ivan Adamec, tak já jsem také krátce potom se nechal pro funkci neuvolnit, pro funkci starosty tedy. A stala se neuvolněnou. Je to nástroj, který může využít každý, je k dispozici. A neuvolněný starosta má úplně stejné pravomoce, úplně stejné kompetence jako starosta uvolněný. Nic se na tom nemění. Poznámka ohledně dovolené či stravenek mi v tomto kontextu připadá úplně směšná. Platí to, že ani uvolněný, ani neuvolněný starosta, ani uvolněný, ani neuvolněný hejtman fakticky nemá omezenou dobu. Kdykoliv nastane nějaký problém v obci nebo na kraji, tak se samozřejmě musí hejtman či starosta okamžitě vydat ten problém řešit a žádný zákoník práce mu jeho volný čas neochrání a ochránit z principu nesmí. V tomto směru pokládám i úvahy o tom, jakým způsobem by se tedy ta funkce měla řídit běžnými pravidly, za nadbytečnou. Ale to je podle mě přesně důvod, proč by neměl být přijat, protože vznikal opravdu kvůli několika málo lidem v celé České republice, kteří navíc mají možnost vyřešit problém, o kterém je řeč, a vypořádat se s tím se ctí. A samozřejmě spolu s tím, že mají mandát od svých voličů a zastupitelstva, řeší své samosprávné úkoly.

Tady řešíme konflikt uvolněných funkcí na úrovni komunální sféry, regionální sféry a celostátní. Ale on přece existuje, a troufnu si říct, početně ještě mnohem víc, na úrovni komunální a regionální politiky, kdy existuje celá řada uvolněných starostů, kteří jsou zároveň uvolněnými či neuvolněnými zastupiteli a řeší tentýž problém. A tam se mimochodem bavíme v zásadě o velmi podobných odměnách. Ale tady nejde přece jenom o odměny. Tady jde také o to, jak jsou schopni dostát své roli a svému závazku vůči voličům. A to je opravdu výsada jejich role a výsada samospráv, které o tom budou rozhodovat. Velmi se přimlouvám za to, abychom nevytvářeli nový zbytečný zásah do právního řádu, který, jak jsem vysvětlil, opravdu je zbytečný. I ta debata, kterou teď vedeme, ve výsledku nepřidává ani důstojnosti roli poslanců, ale ani důstojnosti komunálním a regionálním politikům. Je úplně zbytečná a podle mého soudu by bylo záhodno věnovat se víc tomu, co dělá starosty dobrými starosty, poslance dobrými poslanci a hejtmany dobrými hejtmany.